Šestnáct měsíců již vládní koalice naplňuje politiku tří pé. Není to PPP projekty je to politika, peníze, podvod. Vládu si hlasováním o důvěře podržíte. Ale až začnou fungovat skutečné výsledky vašeho vládnutí, neříkejte, že tohle jste nechtěli a nevěděli.